Prosím, aby se ujal slova. Dobré odpoledne, vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, veřejnosti.

Tím primárním důvodem předložení novely tohoto zákona je to, abychom provedli změny v oblasti agenturního zaměstnávání a dále abychom reagovali také na změny na trhu práce.

Tolik stručně na úvod.